Za druhé. Důchody se přece z roku na rok zvyšují. Ten vzorec...

Ponovu se důchody zvyšují o polovinu, místo dřívější třetiny růstu reálných mezd, a o růst cen zboží, které pořizují právě senioři. Já jsem si vyhledal, premiér Sobotka to tehdy okomentoval slovy: Nebudou se tolik rozevírat nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. Ekonomové tehdy poměrně správně bili na poplach, protože bylo zjevné, že státní finance nemusejí každoroční zvyšování důchodů v novém tempu unést. Ten valorizační vzorec tady existuje a je opravdu k dispozici.

Možná že s vámi jako opozice nebudeme souhlasit, ale bude to férová a věcná debata.

A tím se dostávám ke třetí poznámce. Vláda slavně vytvořila důchodovou komisi. Důchodová reforma je megapriorita všech priorit programového prohlášení, protože důchodová reforma je na první straně programového prohlášení této vlády.

Pokud jsem pozorně poslouchal paní ministryni práce a sociálních věcí, má se tady objevit nějaké paragrafované znění důchodové reformy, nebo nějakého návrhu, a padlo tam, že my předložíme.

A jestli my...

Jednalo se a jedná přitom o nekoncepční kroky, které výrazně ovlivňují nastíněný mechanismus vyplácení důchodů. Důchodová komise tak dva roky vážně debatovala o důchodovém systému v České republice, zatímco vláda mimoběžně rozhodovala o tom, o kolik víc kdy a komu se vyplatí na důchodech. Opravdu jsem o tom mluvil mnohokrát na důchodové komisi, že mě zaráží, že tam máme vymýšlet systémy, jak to reformovat, a vy mimo jiné mimoběžně na vládě rozhodujete a výrazně tento systém deformujete.

Dnešní debata tak možná je dětinsky jednoduchá. Návrh, který máme na stole, není projevem mezigenerační solidarity. Jsme v situaci, kdy se důchody nebudou zvyšovat podle zákonných a vydiskutovaných podmínek, ale podle aktuálních potřeb vládnoucích politických stran. A to třeba na úkor budování dálnic, investic do zdravotnictví a školství nebo investic do platů v sociálních službách.

Úplně závěrem.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo.

Ano, je pravda, že to bylo na můj návrh v minulém volebním období. Předtím sociální demokracie ještě jednou měnila ten valorizační mechanismus poté, co kdysi ODS ho změnila tak, že v podstatě reálně starobní důchody velmi rychle začaly klesat. A proto je potřeba se podívat nejen na valorizační mechanismus, ale podívat se podle mě na kupní sílu důchodů.

Takže tohle já si myslím, že jsou přesně ty důvody, proč má smysl takto jednorázově důchodcům poskytnout tento příspěvek, protože oni mají skutečně, řada z nich, zejména těch samostatně žijících seniorů, mají problém s jednorázovými výdaji. Oni nemají téměř žádné rezervy. A pokud jsme se bavili, že tady skutečně bylo období, kdy jsme ty mimořádné výdaje všichni měli a měli je i ti senioři, tak mnohdy na tyto výdaje oni rezervy neměli.